To znamená, že bych doporučil navrhovatelům, aby občas navštívili stránky Ministerstva průmyslu a obchodu. Tam už 15. 7. 2019 vyšel článek o startu podnikání, kde je jasně napsáno, že se u nás nechá start podnikání právnických i fyzických osob udělat za jeden den.

Jinak určitě bych přivítal, když chcete řešit podnikatele, abyste chodili na podnikatelskou radu, kdybyste chodili do skupiny pro snižování administrativní zátěže, kdybyste se zúčastňovali podvýboru pro podnikatelské prostředí.

A na závěr se vrátím k těm exekucím, insolvencím a hlavně vymahatelnost práva. Takže to jsou věci, které podnikatele trápí.

Děkuji. Pokračujeme faktickými poznámkami.

Jsem trošku nemile překvapen, jak je tady řada poslanců, kteří házejí tomuto návrhu klacky pod nohy, aniž sami cokoliv konstruktivního navrhují. Návrhy tady v tomto ohledu nejsou, pokulhává to. Naopak my jako SPD chceme, aby byla státní správa digitalizovaná, abychom ušetřili jak občanům, tak státní správě, tak byrokracii.

A celkově lze tedy říci, že tento návrh je velkým krokem dopředu.

Myslím si, že bychom to měli všichni podpořit. A jsem zvědavý na to, kdo bude hlasovat proti, protože i v případném druhém čtení se dá udělat řada úprav tak, aby to bylo komfortní i pro ty, kteří nyní nesouhlasí.

Děkuji za slovo.

A není to vhodné i z toho důvodu, že to prostě neodpovídá realitě. Proč o to nikdo nemá zájem?

A proto bychom s nimi měli o této věci debatovat. Skutečně ta registrace k DPH nás v těch žebříčcích stahuje trochu dolů. Možná je to i důvod, proč by to mělo být přikázáno případně i rozpočtovému výboru, aby se zástupci Ministerstva financí k tomu sdostatek vyjádřili. A notář nejsem, býti nechci.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jsem tady opakovaně navrhoval snížení zdanění práce, stejně tak hnutí ANO mělo v programu snížení daňového zatížení práce.

Každopádně potřebujeme, aby aspoň někdo z té vládní koalice byl ochoten to daňové zatížení práce snížit. A bohužel hnutí ANO to dosud nepředložilo.

Já také jen krátce zareaguji na kolegu Bláhu, protože jsem byl vyzván k tomu, abychom chodili na podvýbor pro podnikatelské prostředí. Chodím i na odborné diskuse, které se věnují problematice podnikatelů, ale i dalších. Dokazuje to i to, že předkládám pozměňovací návrhy, které pomohou nejen podnikatelům, ale i ostatním občanům. Například zítra zde budeme schvalovat v rámci projektu

Děkuji za pozornost.